Tou cestou je podpora těm školám, které nevyužívají dostatečně ty možnosti, které jim rámcové vzdělávací programy dávají.

Pane předsedající, děkuji za slovo. Já myslím, že už od minulé rozpravy toho bylo mnoho řečeno. Ale za mě, teď se chci věnovat konkrétně tomu návrhu 506, což je vlastně návrh Pirátů. A chtěla bych podat také návrh na zamítnutí.

Při současném zavádění inkluze ve vzdělávání hrozí během několika let faktická matematická negramotnost v části mladé populace s dopadem na úroveň obecné finanční gramotnosti občanů a především na úroveň technického a přírodovědného vzdělání, které je základem ekonomické prosperity země. Za druhé. Definuje jej pro obory vzdělání v délce trvání jednoho roku. Tyto obory jsou určeny pro žáky se středním mentálním postižením a obory vzdělávání v délce trvání dvou let, dále také pro žáky s nižším mentálním postižením a s vážnými speciálními vzdělávacími potřebami. Je naprosto špatně postavit na úroveň právě tento zvláštní druh vzdělání se vzděláváním žáka, který úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání oboru, vzdělání s maturitní zkouškou a pouze nevykonal maturitu. Za další. Navrhovaná změna pomíjí problém žáků v obdobné situaci, a to konkrétně u absolventů konzervatoří a oborů vzdělání poskytujících vzdělání s výučním listem, kteří po ukončení posledního ročníku tohoto středního vzdělávání nevykonají závěrečnou zkoušku.

Za další je mi hrozně líto, že studenti tady několik týdnů čekají, až to projednáme.

Ještě musím říct, že to, co tady říkal pan kolega Rais ohledně toho, že tímto jsme se tady nemuseli vůbec zabývat, ale mohlo se to řešit jak vyhláškou nebo nařízením Ministerstva školství, čímž by se výrazně urychlil i tento proces a odpustili bychom si tady dlouhé týdny a měsíce jednání. Dáme k tomu příslušné pozměňovací návrhy a potom uvidíme. A doufám, že to studentům pomůže. Jinak ještě tedy jednou zopakuji, že dávám návrh na zamítnutí tisku 506. Ano, děkuji. Zaregistroval jsem váš návrh na zamítnutí tisku 506. Přečtu omluvu.

Já budu také reagovat jako poslanec Baxa na návrh na zamítnutí, který respektuji. Současný školský zákon zná tři kategorie. Je to střední vzdělání, střední vzdělání s maturitou, střední vzdělání s výučním listem.

Pokud vám vadí prostřednictvím předsedajícího, že bude zařazen do stejné kategorie, jako je střední vzdělání, kde jsou jednoleté a dvouleté obory, tak zamítnutím toho zákona říkáte, že bude ještě níž, že bude se základním vzděláním. To, proč jsme zvolili střední vzdělání, je, protože jsme respektovali kategorie, které v tom zákoně již jsou. Můžeme se bavit o tom, třeba i do druhého čtení, zdali nevytvořit další kategorii, v které bude třeba střední vzdělání bez maturity, a můžeme je tam zařadit. Ale ještě jednou říkám, naší snahou bylo co nejméně zaplevelovat školský zákon a co nejvíce využívat kategorie, které tam jsou. Tak děkuji. Máme tady čtyři faktické poznámky.

A vzhledem k tomu, že v každé dobré společnosti je potřeba jít příkladem, tak navrhuji, abychom si vyhlásili takovou challenge, takovou výzvu, že třeba pod vedením pana ministra školství bychom si v každém poslaneckém klubu udělali zkušební test z matematiky a podle jednotlivých poslaneckých klubů bychom to potom tedy zveřejnili, jestli jdeme příkladem té naší společnosti. Za předpokladu, že tedy projde to, že zůstane povinná maturita z matematiky. Myslím si, že se na to zvládneme připravit i v našem poslaneckém klubu. A věřím, že i další poslanecké kluby, které tak podporují, aby se všem zavedla povinná maturita, nebo resp. aby tedy zůstala povinná maturita z matematiky, aby tam nebyla ta volba, se k tomu směle přihlásí. Já vidím, že někteří už se na to teď těší. Děkuji.